Já vám děkuji. Pan předseda Stanjura navrhuje odvolání z funkce předsedy.

Nyní pan předseda Farský, připraví se pan předseda Kalousek. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem tady mluvit znovu o tom, jak je špatně, že takovou funkci dostává mlátička Ondráček. Že je to trochu výsměch těm 70 letům od Února 48, který tady pro Českou republiku a její občany znamenal skutečně 40 let hnusu a destrukce, ze které se sbíráme doteď.

Chtěl bych z tohoto místa předně poděkovat všem těm, kteří se vrhli do ulic a kteří připomněli to, že jim není jedno, co se tady v Poslanecké sněmovně děje. Kteří zaplnili Václavák, kteří se v Liberci zúčastnili na náměstí, kteří vyrazili v dalších, protože je vidět, že jsou věci, kterých se populisté jako Andrej Babiš bojí víc než OLAFu. Nyní s přednostní právem pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A možná že dnešek přinese rezignaci pana kolegy Ondráčka, ale nedomnívám se, že by mohl přinést rezignaci pana předsedy vlády Babiše. Takže zřejmě na ty ulice bude ještě mnoho, mnoho dalších příležitostí.

Pamatuji si řadu politických amnézií, ale fakt je, že jsem nikdy nezažil tak rychlou a častou, jako má váš předseda strany, pane předsedo klubu prostřednictvím pana předsedajícího. Ten je schopen večer zapomenout na to, co říkal ráno. To prostě tak je a je to pravda. A nelžete lidem, že snad kdokoliv z hnutí ANO mohl hlasovat jinak, než si přál váš pan předseda strany.